159.

U stolku zpravodajů již sedí pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a taktéž zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, poslanec Jan Volný. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 580/5. Já se nyní táži pana ministra jako navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které se hlásí předseda Sněmovny Jan Hamáček. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra. Není tomu tak. Pana zpravodaje Volného, pana zpravodaje Bendla? Dříve než tak učiníme, dám Sněmovnou odhlasovat požadavek pana poslance Hamáčka na stažení jeho pozměňovacího návrhu.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní již dávám slovo panu zpravodaji, aby nás seznámil s procedurou. Takže dneska již naposledy.

V prvním hlasování se budou hlasovat pozměňovací návrhy 1 až 5 jako celek a jsou to pozměňovací návrhy přijaté rozpočtovým výborem.

Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování. První hlasování, hlasujeme o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru, které jsou pod písmenem A. Rozpočtový výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh by přijat.